Mně vadí, že ty daňové výjimky se především dotýkají právě té sociální oblasti, to znamená, že zrušíte daňovou slevu na studenta, že zrušíte slevu na manžela, manželku.

Takže když dá někdo dar politické straně, tak si to může odečíst v rámci daňového přiznání z daní. No, není to trochu paradoxní?

Třeba mi na to pan ministr financí odpoví. Já nebudu připomínat, že dneska byly tři sazby, daňový balíček navrhuje pouze dvě sazby. Znovu bych zmínila tu zvýšenou sazbu sběr, přeprava a skládkování komunálního odpadu. Tady přesně vidíte ten důvod, proč jsme tady schvalovali, a teď to bude řešit Senát, to navýšení, aby se zvýšila ta hranice, kterou by si mohla účtovat města a obce.

Tak asi to je ten důvod, proč je tady návrh na zrušení toho kraje, místo aby ta vláda se do toho kraje přijela podívat, místo aby ta vláda řešila problémy toho postiženého Karlovarského kraje. Tak už se to schválilo, bude to na menším území. Já mám Plzeňský kraj velmi ráda, ale půjde tam spoustu finančních prostředků na infrastrukturu a na všechny věci. A nepotřeboval by to náhodou více ten Karlovarský a Ústecký, popřípadě Moravskoslezský kraj? Uvažoval někdo vůbec nad tím, když tedy předkládal tento konsolidační daňový balíček, že opravdu zvýšení DPH na stravovací a ubytovací služby se právě dotkne všech krajů, ale strukturálně postiženého Karlovarského kraje nejvíc?

A ty ubytovací a stravovací služby jsou klíčové? Nevím, no. Znovu musím říct, že vláda už byla v mnoho krajích, jednotliví ministři možná v našem kraji byli, ale já bych ocenila, kdyby se do toho kraje konečně přijela podívat celá vláda.

Prakticky řekl, že všechno v konsolidačním daňovém balíčku je v pořádku. Je to velmi smutný příběh, nevím, jestli je to proto, aby panu hejtmanovi zůstal ten řetěz, nevím, proč to je, ale je to velmi smutné, protože my jsme se na zastupitelstvu ptali, jestli bude kraj dávat připomínky bylo řečeno, že se to bude analyzovat, že se to bude velmi detailně studovat. A pak tam máme jednu legislativně technickou připomínku.

Chtěla bych říct, že konsolidovat veřejné finance, ano. Vy jste mi neřekli, jak chcete konsolidovat?

A tak, jak máme informace, tak to, co bylo připraveno, skončilo v koši. Takže myslím si, že hnutí ANO jasně říká daně musí platit všichni, ale musí je platit všichni spravedlivě.

Zároveň Klára Dostálová tady jasně říká, že nevyužíváme potenciál v rámci evropských peněz.

Myslím si, že máme tady i rekordní zisky energetických firem. To je samozřejmě také cesta. A o těch věcech, abychom si tady zrušili nepotřebná ministerstva a ty ministry bez portfeje... Já jsem se včera na ty stránky ještě koukala a byla jsem v šoku z toho, že jak máme ministra pro evropské záležitosti, tak zároveň veškerou tuhle agendu a všechny ředitele má pod sebou i pan premiér, takže prakticky podle mého názoru dochází k obrovské duplicitě. Ano, on samozřejmě ministr pro evropské záležitosti má sídlo na Úřadu vlády, ale řekněme si na rovinu, evropské předsednictví už skončilo a znovu říkám, že toto opravdu považuju za neskutečné.